Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Roman Procházka a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Po rekapitulaci zpravodaje poslance Procházky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí schválila bez připomínek; za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což tímto činím. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Táži se na případná závěrečná slova pana zpravodaje nebo pana navrhovatele. Není tomu tak. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a táži se, kdo z poslankyň a poslanců se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí, v tom případě končím podrobnou rozpravu. I zde se táži pana navrhovatele nebo zpravodaje, zda chcete závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu.